Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 40. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Aby byla zaznamenána naše účast, tak jsem vás právě všechny odhlásila, prosím, abyste se opětovně přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní, jako již učinil pan poslanec Munzar, který bude hlasovat s kartou číslo 27.

Nyní tedy přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslankyni Barboru Urbanovou a poslankyni Renátu Zajíčkovou. Vidím, že ještě nejsme v dostatečném počtu přítomni. Prosím, abyste se tedy přihlásili svými kartami, abychom mohli o tomto hlasovat. Nevidím, že by měl někdo jiný návrh ohledně ověřovatelů schůze. Má někdo jiný návrh?

A já konstatuji, že jsme ověřovatelkami 40. schůze Poslanecké sněmovny určili poslankyni Barboru Urbanovou a Renátu Zajíčkovou.

Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 40. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu rozhodne Sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu. Rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad. Přesto zde mám s přednostním právem přihlášeného pana předsedu Výborného k pořadu schůze, pokud chce využít této přihlášky. Děkuji, paní předsedkyně.

Nicméně jde o to, co tady bylo mnohokráte už diskutováno a debatováno i na půdě Poslanecké sněmovny, ať už je to celý balíček pomoci osobám jakkoliv zdravotně znevýhodněným, otázka příspěvku na mobilitu, kompenzační pomůcky a podobně, tak se to týká i zjednodušení lékařské posudkové péče to je ten druhý tisk, kde nás opravdu pálí pata, pokud jde o počty lékařů v posudkové službě. A třetí věc se týká zjednodušeně řečeno předčasného odchodu do důchodu u záchranářských profesí.